Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Táži se, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání. Žádný návrh neeviduji. V tom případě v obecné rozpravě zazněl ještě návrh na zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů. Takže zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a byla zkrácena lhůta na projednání. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.